Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl, ještě než budeme pokračovat v rozpravě, upřesnit omluvu pana ministra Babiše.

Čili já bych chtěl jenom tuto informaci kolegyním a kolegům podat, že teď jsem hovořil s panem ministrem a je na cestě.

Tak svoji kolegyni předběhne předseda klubu TOP 09 František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dámy a pánové, já se nemůžu s usnesením vlády ztotožnit. Jakkoli chápu důvod, proč se pan ministr financí omluvil, doufám, že se poptá slovenského ministra financí, co jsou skutečné priority a co je zbytečná pěna.

Takže pro mě je nepřijatelné, aby u takového zákona, který je mantrou pana vicepremiéra a ministra financí Babiše, Babiš nebyl. Já se domnívám, že on by měl potom v nějaké závěrečné diskusi nebo v průběhu projednávání reagovat na dotazy, které tady budou padat.

Dokdy?

Já myslím, že můžu k tomu návrhu dát protinávrh podle jednacího řádu. Já souhlasím s tím přerušením.

Hlasování 130 prohlašuji za zmatečné a prosím vás o to, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Takže máme jediné hlasování a to je o přerušení do příchodu ministra financí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Poslanecká sněmovna skutečně rozhodla o přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra financí. Tím pádem budeme pokračovat dalším bodem. Tento bod jsme přerušili usnesením Poslanecké sněmovny. Poznamenám si to později.